Totální útok na podnikání!

Definitivně.

To je extrémní levice? Proč lžete ohledně nějakého velkého bytu, že jsme někdy řešili? Proč šíříte takové dezinformace, které šíří pak i vaši příznivci například ohledně návrhů, ohledně seniorů, které neexistují?

To budete maximálně vy. V tuto chvíli máte šanci společně s námi, budeme rádi, to opravit v Senátu tak, aby to vyhovovalo i vám.

Děkuji. Pan premiér bude ještě reagovat.

To si pamatujeme, jak to bylo.

No finanční operace. Kdo to zaplatí? Zaplatí to samozřejmě občané! Vy jste největší ohrožení této země! Největší, definitivně.

A nyní prosím paní poslankyni Majerovou Zahradníkovou, která bude interpelovat ve věci centrálního úřadu státní hygienické služby. Děkuji.

Protože to se děje právě teď.

A to jsme tady už jednou měli.

Prosím o jasnou a jednoznačnou odpověď. Děkuji vám.

Paní poslankyně, určitě nechceme.

My jsme to odmítli na vládě, vrátili, a samozřejmě je to zákon, který bude tady diskutován. Takže to, co říkáte, určitě nechceme, odmítáme! Ale pan Výborný to nechce.

Mně opravdu tady tyto věci hodně vadí.

Mně tohle přijde už opravdu absurdní.

Takže já znovu opakuji, že to není, vláda to neprojednávala. A samozřejmě takové úvahy jsou nepřijatelné.

Systém chytré karantény. Takže určitě nikdo takhle to nemyslel. A je to i poučení pro pana ministra, který určitě tohle nepodporuje. Rozhodně ne. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře Havlíčku, všichni víme, že se nacházíme ve velmi těžké covidové době, kdy pomoc státu potřebují mnohé oblasti, naši živnostníci atd. Problém tedy vzniká ve všech oblastech.